Zatím takové oznámení nemám. Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny v návaznosti na § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu.

Má někdo jiný návrh? A myslím, že můžeme postoupit k hlasování. Kdo je pro tyto ověřovatele? Kdo je proti? V hlasování číslo 1 přihlášeno 103 poslanců a poslankyň, pro 99, proti 0. Konstatuji, že jsme ověřovateli 17. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Zdeňka Kettnera.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. A nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu 17. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Já avizuji, že mám přednostní práva, s tím, že se chci optat, zda jsou skutečně určena až k bodu číslo 1 po schválení pořadu schůze, nebo zda je zájem ještě o vystoupení k pořadu schůze?

Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro? Kdo je proti?